Protože pokud myslíte vážně, že takové zákony mají zůstat v českém právním řádu, tak já myslím, že nemají.

Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj pro prvé čtení je stejný jako v předcházejících případech pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Všechno už jsme tady řekli. Jenom možná na tady to margo, že ne každý starý zákon znamená neaktivní zákon, neúčinný zákon.

V tomto návrhu je to 150 právních předpisů. Děkuji. Otevírám rozpravu. Zatím jako jediný. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Tady totiž může vzniknout...

Čili tam je potřeba vidět to, že první Československá republika se samozřejmě snažila sjednotit právní řád. A ne úplně se to podařilo za to období dvaceti let. Například občanský zákoník byl připraven teprve v samém závěru existence prvé Československé republiky a nebyl přijat jen proto, že došlo vlastně k okupaci nacistickým Německem a vzniku protektorátu, rozdělení a vzniku samostatného Slovenského státu. Čili bych tady chtěl jenom říci, že ono může dojít také i k tomu paradoxu, že my tyto zákony vyřadíme jako obsoletní, ale Slovenská republika tak neučiní, ona je má také jako součást svého právního řádu, a můžou zakládat velice složité a komplikované vztahy potom i do budoucna. Já bych se tedy přikláněl k tomu, aby tento návrh zákona byl zamítnut, činím tento návrh, aby ty věci v něm, protože je nechci úplně pohřbít, a nemyslím to nijak zle, byly načteny formou pozměňovacích návrhů tedy do toho návrhu vládního a bavili jsme se o tom jako o komplexu, protože tam budeme mít šanci se s tím tedy nějakým způsobem vypořádat a skutečně to, co je obsoletní, co nezakládá žádné právní vztahy, u čeho budeme mít jistotu, tak tedy vyřadit z našeho právního řádu. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem říct tady na mikrofon, že podporuji to úsilí a tu myšlenku, která je za těmi návrhy.

V návaznosti na to Ministerstvo vnitra vyvinulo nějakou aktivitu v této oblasti. Nicméně musím vyjádřit taky určitou rezervovanost vůči metodě, která byla zvolena, protože přeci jenom chápu, že to je první výstřel. A v návaznosti na to, až se dostaneme do dnešního roku, tak nás čeká ještě krásných sto let a sto dalších novel, které tedy znovu zaplevelí český právní řád. Takže je logické, že pokud usilujeme, řekněme, o nějakou depuraci právního řádu České republiky, tak by se to mělo dít pokud možno nějakým souhrnným způsobem. Já osobně jsem příznivec nějakých spíš informativních svodů zákonů, ale to si myslím, že v podmínkách, ve kterých se nacházíme, je teď nerealizovatelné, protože nás čeká teprve spuštění elektronické Sbírky zákonů, dokončení náběhu eLegislativy, ale možná že v příštím volebním období se tam posuneme. Současně si myslím, že takto závažné návrhy, které odstraňují velkou část právních předpisů, s čímž je spojeno samozřejmě i posuzování, jestli ty právní normy už jsou konzumovány, nebo jestli můžou mít nějaké přetrvávající účinky a podobně, že by to měly být návrhy vládní. Tady si myslím, že opravdu to je jedna z věcí, která by se neměla tvořit tady na půdě Poslanecké sněmovny. Takže se vší úctou k té iniciativě kolegů z ODS bych se taky přiklonil k tomu, aby případná doplnění byla realizována v rámci pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona. Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy?

Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat a budeme pokračovat v projednávání dál. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Nenavrhuje. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Není zde panem předsedou Poslanecké sněmovny navržen žádný další výbor, aby se zabýval tímto návrhem. Navrhuje někdo z poslanců? Ano, pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.